Děkuji za slovo.

Protože na řadu se nedostal žádný řadový poslanec, dokonce ani ti s přednostním právem za náš klub, předsedkyně klubu ani poslanec, který má říct stanovisko klubu, takže vy budete hlasovat o něčem, k čemu vám největší klub a největší opoziční klub tady na mikrofon neřekli oficiálně stanovisko.

Nezlobte se na mě, myslím si, že to je vrchol. Aby člověk, aby poslanec tady nemohl navrhnout protinávrh, a zamezuje mi to pětikoalice, která tady k EET dala jinak 700 protinávrhů a pozměňovacích návrhů, já považuji opravdu za skandální. A tam se ukázala ta síla, že vy v tomhletom opravdu jdete přes mrtvoly. Děkuji i za dodržení času. Děkuji, pane místopředsedo.